Děkuji, vážená paní předsedající, za slovo. Navrhuji nový bod jednání a ten se jmenuje Bezpečnostní rizika současné migrační krize. Navrhuji ho zařadit za bod paní poslankyně Maříkové. Jaký mají bezpečnostní složky našeho státu přehled o případné kriminální minulosti i motivaci příchozích mužů? Jsou všichni uprchlíci skutečně z míst, kde probíhá na Ukrajině válečný konflikt?

Jak to, že přijímáme muže, kteří jsou dle ukrajinských zákonů povinni bojovat při obraně svých domovů? Kolik procent ukrajinských uprchlíků u nás není registrováno a jaký pro to mají důvod? Jakým způsobem chce vláda podstatnou část ukrajinských uprchlíků motivovat po uzavření příměří k návratu do země? Jakým způsobem chce vláda podstatnou část ukrajinských uprchlíků motivovat k tomu, aby se zapojili u nás do pracovního procesu a nebyli přítěží pro náš sociální systém?

Má vláda nějakou metodiku, jakým způsobem lokalizovat a kontrolovat aspoň nejvíce rizikové skupiny příchozích, aby nedošlo k rozvoji epidemií těchto smrtících a invalidizujících onemocnění v naší populaci? Jakým způsobem má ošetřeno v současnosti vláda, aby ukrajinští občané mající status uprchlíků po návratu na Ukrajinu do svých domovů nejezdili do České republiky pro příspěvek 5 000 korun a nekonzumovali kvalitní zdravotní péči u nás? Nebo je vašim cílem tyto výhody poskytovat všem občanům Ukrajiny, kteří o toto budou mít zájem? Prosím o jasné sdělení našim občanům, jaký je váš přesný záměr.

Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Síla a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte pět minut. Děkuji za slovo.

Máme západoevropské zdravotnictví, které funguje jenom díky nízké ceně práce, nedodržování zákoníku práce a práci důchodců.

Nejprve covid, navazující vlna ukrajinských uprchlíků a nynější zvýšení cen energií, pohonných hmot a potravin nám determinují zdravotnictví, které nejspíše nebudeme umět příští rok uživit. Původně se očekávalo, že se systém začne finančně hroutit demografickým vývojem. Současný výdajový skok v krytí na straně příjmů ovšem možný náraz zásadně přiblížil.

Původně měl státní rozpočet dodat do systému veřejného zdravotního pojištění skoro 142 milionů korun, čímž měl pokrýt zhruba 30 % všech jeho výdajů.

Sečteno a podtrženo se dostaneme z původního schodku 12,5 miliardy korun na 32,5 miliardy korun.

Zhruba od února do června probíhá dohodovací řízení, které určuje úhradovou vyhlášku na příští rok a které bude určovat, komu a kolik se zaplatí z poskytovatelů zdravotní péče.

Každá stokoruna v jedné měsíční platbě za jednoho státního pojištěnce znamená pro státní kasu zhruba 7 miliard rozpočtových výdajů, takže zmíněný tlak půjde silně proti deklarovanému konsolidačnímu úsilí nové vlády.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak se bude na podzim chovat covid, jaká bude inflace a zda bude pokračovat válka na Ukrajině, je plánování financování zdravotnictví na příští rok značně dubiózní. Proto vás důrazně žádám o schválení zařazení tohoto bodu do jednání Sněmovny. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Zákon o důchodovém pojištění nyní obsahuje ustanovení, podle kterého mají nárok na dřívější důchod všichni lidé, kteří byli alespoň dvacet let pracovně zařazeni ve složkách integrovaného záchranného systému.

V případě důchodového věku, který je vyšší než 63 let, je možné odejít až o pět let dříve, nejdříve však v 60 letech.